Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti provedl druhým čtením u obou těchto sněmovních tisků. Dovolte mi tedy, abych zde uvedl obsah návrhu zákona o zdravotnických prostředcích. Především chci zdůraznit, že stěžejní část návrhu představuje adaptaci českého právního řádu na některá nařízení Evropského parlamentu a Rady.